A znovu opakuji, pětiletá výpovědní lhůta byla tenkrát pro zástupce Libereckého kraje nepřijatelná. Nepřijatelná. Já jsem u těch jednání byl. A teď najednou se ta smlouva líbí.

A to je prostě ta zásadní věc. Vy jste říkala, paní ministryně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že jsme nehráli silnými kartami. Stále ještě hráli, protože ti Poláci, na ně ten tlak byl obrovský, finanční i politický z toho místa. My to víme. My to víme, jak obrovsky se tlačilo na Polsko, aby se nakonec nějak dohodli. Takže Poláci jsou tvrdí, máte pravdu. Ale my jsme to brali jako součást vyjednávání. Jako jejich tlaku, kdy oni umí využít cokoli. Oni čekají na jakoukoli slabost toho protivníka a využijou ji proti nim. Jsou to výborní velmi tvrdí vyjednavači. A já stále trvám na tom, že nová vláda vyměkla. Nová česká vláda vyměkla. A to, co jsme nebyli ochotni podepsat my, vy tomu říkáte kompromis a my tomu říkáme, že to prostě nechrání v dostatečné míře zájmy českých občanů a že se to dalo vyjednat lépe a že ten čas byl. Kdyby soud měl být druhý den nebo třetí den, tak je to něco jiného. Ale do soudu, do rozhodnutí Evropského soudního dvora, byly ještě dva měsíce a každý den stál Poláky 12 milionů korun. To znamená, ten zájem tady byl. To znamená, že do soudu oni by zaplatili dalších možná 700 nebo 800 milionů korun jako pokutu, jako sankci. To znamená, já jsem přesvědčen, opakuji, bylo to unáhlené, bylo to zbytečně rychlé. Jestli v tom hrály roli nějaké jiné, říkám, mezinárodní kontexty, nevím, ale je nesmysl říkat, že naše vláda obětovala občany Libereckého kraje. To je ve finále obětovalo to rozhodnutí, protože až to rozhodnutí je klíčové. A já znovu říkám, preferuji dohodu, preferovali jsme celou dobu dohodu a preferoval bych ji doteď, to znamená, já bych byl pro dohodu, ale jsem přesvědčen, že ta dohoda, tak jak byla uzavřena, není ve finále v zájmu České republiky a obyvatel Libereckého kraje, a bohužel se to ukáže za pár let. Vzpomeňte si na moje slova.

Dobře to vím, samozřejmě. A to momentum, to bylo v tu chvíli ve prospěch České republiky, dokud by se nerozhodlo. Ale rozhodovalo by se až za dva měsíce. A já jsem přesvědčen, že ten obrovský tlak, který pan premiér Morawiecki a jeho tým vytvořili i na nás, kterému my jsme nepodlehli, a vy jste nás kritizovali za to, že vůbec uvažujeme o nějakých kompromisech, řada z vás ten minulý rok nebo v těch uplynulých měsících, velmi tvrdě jste nás kritizovali.

A jestliže říkáte, že jste odvalili balvan, tak ano, z českopolských vztahů, ale ten balvan se sice možná odvalil v té řekněme rovině diplomatické, ale my jsme za to zaplatili jako Česká republika velmi tvrdě a velmi vysokou cenu. Další je s přednostním právem přihlášena paní místopředsedkyně Kovářová, což je zatím poslední přihlášená. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je třeba si říct, co je ve skutečnost programem této mimořádné schůze. Na straně druhé je potřeba říct, že minulá vláda měla v otázce dohody s Polskem skutečně složitou pozici, protože polská strana v této věci ukázala jen málo ochoty k věcnému jednání. To již ale není tak podstatné. Důležité je, že nyní máme na stole smlouvu, která vzbuzuje u někoho vášně, u někoho nespokojenost a další ji berou jako realistický výsledek situace. Koneckonců jistě by se našlo na naší straně mnoho lidí, pro které by jediným uspokojivým výsledkem bylo okamžité zastavení těžby povrchového dolu a činnosti elektrárny. Ale měli bychom si čestně říci, že je u nás také dost těch, kteří naopak říkají, že nemáme žádné právo chtít od Polska omezování činnosti, která se odehrává na jeho území.

Postojů k otázce dolu Turów je prostě mnoho a existuje řešení... Dokonce asi ani řešení, které by uspokojilo nějakou výraznou většinu. Nechci hodnotit, zda jsou podmínky smlouvy výborné, dobré, nebo naopak špatné. Chci se zmínit o dvou aspektech, které by neměly zapadnout. Za prvé nemám nejmenší důvod nevěřit tomu, co o vývoji jednání říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Nemám pochybnost, že smlouva byla připravena již před loňskými parlamentními volbami, ale tehdejší vláda ji těsně před hlasováním nechtěla řešit, a tak ji nechala v šuplíku jako takovou dopisovou bombu vládě nynější. Stejně tak nemám důvod, proč bych Martinovi Půtovi nevěřila, že pokud by předchozí vláda měla větší ochotu věc dotáhnout do konce, bylo tehdy možné dojednat lepší podmínky. Druhý aspekt, který by neměl zapadnout, jsou širší diplomatické souvislosti urovnání sporu s Polskem. Asi nejvýraznější je, že v současnosti existuje nějaká mezinárodní situace, a všichni víme, že není vůbec dobrá. Eskalace ukrajinské krize a okupace části ukrajinského území Ruskou federací stále hrozí tím, že přeroste ve válečný konflikt, který se bude bezprostředně dotýkat i nás a Polska, a je určitě lepší jít do této doby s čistým stolem. Stejně tak bychom neměli zapomenout ani na skutečnost, že příští měsíce budou velmi klíčové ve věci nastavení budoucí energetické politiky Evropské unie. Máme v této věci své podstatné zájmy a potřebujeme podporu, nikoli konflikty se sousedy. Podobně během našeho předsednictví přijdou rozhodnutí i v řadě dalších otázek, které souvisejí se společným trhem a dalšími aspekty života Evropské unie.